Myslím si, že jedna věc je právo se shromáždit, už o tom hovořil pan poslanec Vozka, druhá věc je svolávat a organizovat demonstraci. Myslím si, že tady by to právo mělo zůstat pouze občanům České republiky. Druhá věc, která se týká oněch spontánních shromáždění. Skutečně, ta úprava by mohla vést k tomu, že by zákon nakonec mohl být zbytečný.

Řekli by: my jsme se tady sešli proto, že je to spontánní reakce. A ta pravidla, která my stanovujeme právě proto, aby například byla zabezpečena ochrana zdraví a života třetích osob, by nezafungovala. Právě pro obavu z této zneužitelnosti jsme se nepřiklonili k tomu, aby toto bylo součástí návrhu, a proto bych doporučil na závěr, abychom návrh zákona schválili ve znění Poslanecké sněmovny. Určitě by nebylo tragédií, pokud by byl schválen ve verzi Senátu, ale rozhodně si myslím, že by přinesl více komplikací, než kolik jich má ten návrh sněmovní. Ten je do značné míry technický.

Takže si nedělejme iluze, že bychom změnou zákona všem těm problémům zabránili, ale je tady snaha ministerstva reagovat na ty aktuální problémy, které se tady vyskytují. Na zneužívání toho, že si někdo zablokoval místo konání akce, přestože žádnou akci nekonal, a zabránil konat akci jiným. Myslím si, že to je v zásadě cesta správným směrem, byť určitě nevyřeší sto procent problémů. Ale to bohužel nevyřeší žádný zákon, protože regulujeme lidské chování a to je velmi proměnné. Děkuji. Dále do rozpravy nikoho nevidím.

Pan zpravodaj? Také ne.